Protože my, tak jak je to navrženo, sice zavádíme zveřejňování smluv pro ČEZ a České dráhy, ale v případě ČEZu nebude podléhat zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Teď k návrhům výboru pro obranu. Návrhy z výboru pro obranu rozšiřují výjimky z poskytování informací, tedy povedou k většímu utajování informací a vzhledem k tomu, že jsme byli informováni o tom, že ČR bude zásadním způsobem v následujících letech navyšovat náklady na obranu, včetně plánované investice kolem 50 mld. Kč, která bude pravděpodobně z velké části realizována právě s využitím vojenských podniků, tak považuji za zcela nevhodné, aby teď byly utajovány tyto finanční toky, které se týkají výdajů na obranu, pokud tam v tom konkrétním případě skutečně nebudou doloženy konkrétní okolnosti, že to může mít negativní vliv na obranu státu.

Takže pokud si někdo tu samou informaci vyžádá na základě stošestky, tak se budou posuzovat důvody podle stošestky, nikoliv zákona o registru smluv.

Takže my k tomuto budeme mít neutrální stanovisko, protože to úplně dopracováno není. Je to případně věc, kterou může vyřešit vládní návrh, který teď připravuje Ministerstvo vnitra.

Pokud jde o ostatní návrhy paní poslankyně Černochové, tak ty směřují k omezení práva na informace, které není odůvodněno podle mého názoru dostatečně závažným zájmem, a tyto návrhy nepodpořím. Děkuji. Pan zpravodaj. Upozorňuji, že jsme stále ještě v rozpravě. Já bych jenom krátce rád odpověděl kolegovi Luzarovi prostřednictvím pana předsedajícího. Všechny pozměňovacími návrhy jsou tradičně ve sněmovním tisku 50/11, který připravovala sněmovní legislativa.

Děkuji.

Takže pokud nikoho nevidím v rozpravě... Pan předseda Benda.

Doporučuji, aby bod B4 byl hlasován v té proceduře jako bod dvanáctý a ostatní body se posunuly, tedy před bodem E22, protože si myslím, že znění, které navrhl bezpečnostní výbor, je lepší než znění, které navrhl pan poslanec Kalous. To při vší úctě k panu poslanci Kalousovi. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegu Bendu vaším prostřednictvím, pane předsedající.

A dále považuji za extrémně nekorektní, že my v reakci na vaše připomínky připravíme všechny zmíněné legislativně technické úpravy, aby to bylo procedurálně čisté, a vy pak na základě toho, že tím zkomplikujeme proceduru, navrhnete opakování druhého čtení. S faktickou poznámkou pan předseda Marek Benda. Prosím.

A za druhé. Já jsem tu proceduru nevymyslel, já jsem na výboru pro veřejnou správu neseděl, já jsem neurčil, kdo je zpravodaj.

Tak bych prosil, když věci nejsou úplně správně připraveny, já jsem nebyl obviňován z toho, že se chovám nekorektně. Já jsem se choval naopak maximálně korektně!